Pane místopředsedo, já beru avizovanou pauzu dvaceti minut.

Dobrá, děkuju. Tak teď tedy končím obecnou rozpravu, protože se do ní nikdo nehlásil. Ptám se na zájem o závěrečná slova? Pan ministr. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Už opravdu jenom krátce. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, chtěl bych vás poprosit o návrhu lex Ukrajina III.

Pouze bych chtěl v rámci tohoto uklidnit, že my v této chvíli zvládáme kontrolovat i během těch 30 dnů, zda dočasná ochrana má, či nemá být udělena, činíme tak od začátku naší krize. Žádné nebezpečí rozhodně nehrozí. A od začátku jsme u obou dvou legislativních norem věděli, že je chceme mít schváleny především před koncem nouzového stavu. Tento termín vláda dodrží i po dohodě se Senátem. Samozřejmě,. vaše podpora tohoto zákona tomu výrazně pomůže. Děkuji za pozornost. Děkuju pěkně. Není. Můžeme tedy otevřít podrobnou rozpravu.

Já pouze chci avizovat ta dvě doprovodná usnesení. To první doprovodné usnesení se dotýká toho, čeho jsem avizovala, to znamená finančních prostředků pro kraje a hlavní město Prahu spojené s uprchlickou krizí.

Byl odůvodněn v obecné rozpravě. Děkuju pěkně. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu? Jestli tomu tak není, tak podrobnou rozpravu končím. Končím tedy podrobnou rozpravu.